Já už nechci dlouho mluvit.

Co je taky důležité, je, že opravujeme nádraží.

A ještě se jenom vrátím ohledně té rekodifikace.

Obchvat Mikulova tak toto je skutečně unikát.

Ostrava A tak dále. Takže těch věcí, které brzdí, je strašně moc, a proto ta rekodifikace je extrémně důležitá.

Paní ministryně si s tím dala strašně moc práce, celý rok.

Děkuji. Budeme pokračovat v přihláškách těch, kteří mají přednostní právo, ještě před úvodním slovem předkladatele a otevřením rozpravy. Jenom upozorňuji pana předsedu, že ve 13 hodin ho přeruším podle dohody toho, jak bude postupovat dnes jednání Poslanecké sněmovny. Dobrý den, dámy a pánové, pane premiére, pane předsedající. Já asi ty čtyři minuty, nebo svůj komentář k rozpočtu, rozdělím do dvou částí, protože pan premiér tady hovořil téměř tři hodiny, čímž tak trošku vyobstruoval ten dopolední program, ale budiž. Mě docela překvapilo, že zahájení debaty o rozpočtu pan premiér uvedl jakýmsi vyjádřením ke svým kauzám. Místo aby se zde hrdě představoval tento vládní plán na následující období a plán investic na následující období, tak tady posloucháme co kde pan Babiš, s kým je ve sporu a co se děje.

A to se stalo.

Tak to teď nezaznělo ve Sněmovně.

A když tento audit, který prováděli auditoři Ministerstva financí, a následně ho potvrdila Evropská komise, ukázal, že to je skutečně průšvih a to si ještě chtěl ten audit nechat pan Babiš zkontrolovat od svých soukromých právníků tak se rozhodla vláda, že ty peníze vezme na sebe.

Zrovna tak není pravda, že by daňoví poplatníci zaplatili v předchozích obdobích nějakých 30 miliard. Já se tady na toto téma bavím s ministryní financí paní Schillerovou, která mi stále nedodala ty informace, které požaduji. Následně některé, třeba dopravní stavby, vláda skutečně vzala do národního rozpočtu na sebe. Lítá tam nějakých 7 až 11 miliard podle mých propočtů. Ale to je na Ministerstvu financí, aby tyto peníze vymáhalo od firem a společností, které prostě nesplnily podmínky pro udělení dotace.